Takže věřím, že byť na tom základním... na tom pohledu na svět mezi, jak jsem říkal, evolucí, ponecháním té dvojkolejnosti, a vylepšením, a mezi tou radikální změnou, na tom se asi neshodneme. Ale budu optimista a prosím o věcnou debatu oboustrannou, že určitě najdeme velké průniky v řadě těch dalších dílčích pozměňovacích návrhů.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já si to podstatné nechám potom na vystoupení, ale pokud tady pan kolega Kolovratník hovoří o tom, jak je všechno sluncem zalité a úžasné, a na začátku říká a já ho vůbec nechci podezřívat, protože jako zpravodaj nezná tu historii... Pane kolego, prostřednictvím pana místopředsedy, vy přece moc dobře víte, co dnes projednáváme, v jaké verzi a co prošlo legislativním procesem a Legislativní radou vlády. Přece ten výsledek byl úplně jiný. A my v tuto chvíli jsme se vaším kvazi vládním pozměňovacím návrhem Kolovratník vrátili úplně na začátek toho procesu, který byl většinou těch účastníků prostě odmítnut. Tak tady neříkejte, že to je jinak, vy to přece moc dobře víte, a je to de facto porušení dohod, které v průběhu toho procesu byly vypořádány. Ano, Ministerstvo pro místní rozvoj a paní ministryně v mnoha věcech musela ustoupit i při vypořádání připomínek na Legislativní radě vlády, ale co se stalo poté?

Alespoň elementární shoda! A bohužel se to potom odráží i do negativních stanovisek, třeba podstatné části Svazu měst a obcí.

Já bych chtěl navázat na předřečníka ve faktické poznámce, pana poslance Marka Výborného.

Pak jsme se tady rok přetahovali o nějaké vyjednávání kompromisu do verze hybridního návrhu, který sem přišel do Sněmovny, v nouzovém stavu na mimořádné schůzi jsme se posunuli dál a pak pan Kolovratník, poslanec Kolovratník, vzal ten původní návrh a fakticky řekl: Toto je pozměňovací návrh, který je vypořádán. Na něj se díváme nyní. Já bych chtěl jenom říct, že počet schůzek a jednání ani tiskových konferencí nedokládá nic o kvalitě práce, která byla odvedena, neříká nic o tom, zda názory i jiných odborníků než té vládní skupiny byly vyslyšeny. Já mohu říci, že nebyly.

Teď jsme tady, projednáváme původní návrh vlády, vy jste ho předložil.

Jenom s faktickou poznámkou. Já jenom, pánové, já bych to opravdu ráda uvedla na pravou míru. Nám je tady vytýkáno, že jsme postupovali nějakým způsobem netradičně. My jsme šli i věcným záměrem zákona. I věcný záměr zákona prošel Legislativní radou vlády, prošel vládou, jsou tam souhlasná stanoviska všech resortů, není pravda, že tam jsou nesouhlasná stanoviska, všichni měli kladné stanovisko. A věcný záměr zákona byl o čisté státní stavební správě. Takže není pravda, že to neprošlo meziresortním připomínkovým řízením. Následně jsme ve znění věcného záměru dali do meziresortního připomínkového řízení dopracovaný zákon.

Následně se hospodářský výbor v podstatě vrátil k věcnému záměru zákona. Takže jenom bych opravdu chtěla říct, není pravda, že by byly nesouhlasy resortů. Vždycky byly souhlasy resortů, se všemi to bylo řádně projednáno.

Pojďme si skutečně říci, jestli stavební zákon je to, co má podléhat revoluci. A pak tady byla slova o odvaze.

A když máme tato rizika, tak bychom neměli dělat revoluce, ale měli bychom skutečně dělat velmi dobře prodiskutovanou evoluci.

Pokud si vezmeme očkování, tak očkování funguje díky tomu, že je decentralizované, a díky tomu, že se kraje, města, všichni snaží, aby se očkovalo.

Děkuji.

Děkuji, pane místopředsedo.

Je potřeba to říci naprosto jednoznačně. Výsledkem mimo jiné bude skutečný rozklad smíšeného modelu veřejné správy, to je potřeba také vědět, a dopadne to na všechny občany. Mimochodem tady hrozí a to taky musíme říct velmi otevřeně, paní ministryně to neřekne, tak já to tedy říkám hrozí to, že na dva roky, možná déle, bude úplně zašpuntováno stavební řízení v České republice, protože notabene v době covidové se budeme muset soustředit na budování nových úřadů, procesů a tak dále.